Děkuji.

Podle mě to, co vy teď prožíváte, paní místopředsedkyně, tak vlastně popisuje, že ta současná situace, že to funguje.

Uvidíme, jak to dopadne.

Co tam chce rozšiřovat ve vztahu k těm dezinformacím? Protože jak vidíte, tak ten systém, když to jde přes čáru, tak funguje.

A poslední poznámka, názor, fakta, na ministryni Langšádlovou.

Děkuji, děkuji.

Děkuji. Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Já si dovolím reagovat na paní ministryni Langšádlovou, vaším prostřednictvím.

A pak ještě bych chtěl reagovat na druhou věc a to je to hybridní působení. Já samozřejmě důkazy nemám, protože nepracuji v tajných službách, jen můžu pozorovat, co se děje na sociálních sítích. Všichni, kteří mají data, všichni, kteří mají algoritmy, a všichni, kteří mají ty kanály, jakým způsobem ovlivňovat populaci, kterou chtějí nějakým způsobem manipulovat. Blížíme se, nebo už žijeme v nějaké datové společnosti a ten, kdo vlastní data, v podstatě nám je odebere, nějakým způsobem pomocí umělé inteligence je zpracuje.

Děkuji za pozornost. Paní místopředsedkyně, prosím. Děkuju moc.

A to je ten problém.

A takhle, bohužel, funguje řada už nyní i ne úplně dalekých zemí.

A já tady chci zdůraznit, že ale o těchto omluvách a prohraných sporech se téměř nikdo nedozví.

Děkuji. Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Mašek. Připraví se pan místopředseda Havlíček.

Já bych chtěl připomenout jednu věc, která tady byla zmiňovaná také, a to byla otázka vyvěšení toho billboardu, kde byl zobrazen Gustáv Husák a Andrej Babiš a bylo tam řečeno, vlastně tento člověk prezidentem, bylo tam pošlapáno právo Slováka, občana České republiky, kandidovat na prezidenta.

, která řekla, že opravdu tu koláž tehdy vytvořila pro ministra vnitra.

Děkuji.